To považuji za úplně nejlepší návrh a bude mít moji podporu. Stejně tak i parametry vyššího počtu zaměstnanců, podniků s vyšším počtem zaměstnanců. To bude mít moji podporu a budu pro to hlasovat primárně.

To má svoji logiku, protože 250 zaměstnanců je číslo, se kterým operuje i zákon o účetnictví jako s podnikem střední velikosti.

Je potřeba dodat, že malé a střední podniky zaměstnávají dvě třetiny zaměstnanců v české ekonomice a více jak polovinou se podílejí na přidané hodnotě české ekonomiky, takže ta podpora by zasáhla poměrně velkou část naší ekonomiky a pomohla by více, než jak navrhuje paní ministryně ve svém původním návrhu. To je vše. A když bude vláda přicházet s dalším snižováním odvodové zátěže a daní, tak samozřejmě má moji podporu. Mám tady jednu faktickou poznámku, takže požádám paní poslankyni Golasowskou.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já se omlouvám, využila jsem faktické poznámky, protože já bych chtěla opravdu jenom stručně, nechci zdržovat další řečníky v obecné rozpravě.

Také podpoříme návrh zákona jako celek, protože si myslíme, že si to zaměstnavatelé opravdu zaslouží.

Prosím, máte slovo. Ještě bych chtěl jednou poděkovat za to, že zákon vznikl. Chtěl bych poděkovat všem, že se chovali velice zodpovědně a navrhují opravdu jasné úpravy.

Takže buď na jedné straně začnou propouštět, nebo na druhé straně začnou podvádět. Když začnou propouštět, poznáme to na pracovních úřadech, samozřejmě náklady porostou.